Děkuji vám za slovo, vážený pane předsedo. Kolegyně, kolegové, já přicházím se dvěma body, o jejichž zařazení vás budu žádat na dnešní schůzi. První bod, který bych žádal zařadit jako první bod na dnešní pořad jednání a jeho název by zněl Stanovisko Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky k zásluhám československých legionářů. A druhý bod se týká návrhu na zřízení dočasné komise Poslanecké sněmovny pro dohled nad využíváním dat od mobilních operátorů z platebních karet a dalších citlivých údajů v souvislostí se zavedením tzv. chytré karantény. Dovolte mi nejprve odůvodnit bod číslo 1. Mně je až trochu žinantní, že musím v roce 2020 v Poslanecké sněmovně přicházet s návrhem bodu, kdy by se poslanci, pokud bod bude zařazen, měli svým hlasováním vyjádřit o tom, že českoslovenští legionáři patří mezi hrdiny, kteří se zasloužili o existenci samostatného, svobodného, demokratického Československa.

Na začátek mi dovolte poznamenat, že pan místopředseda Sněmovny byl v tomto článku označen nikoli pouze jako předseda Komunistické strany Čech a Moravy, ale byl v tomto článku označen svou oficiální ústavní funkcí, kterou v České republice zastává a která patří k těm nejvyšším.